Nezazněly návrhy na vrácení ani zamítnutí předloženého návrhu. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Není tomu tak. Návrh na zkrácení lhůt nezazněl, a já tedy končím projednávání bodu číslo 18.